Já mám k tomuto zákonu dvě skupiny výhrad. První výhrada je dejme tomu technická.

Takže první věc, to jsou určitě pochybnosti technické o úplnosti, správnosti toho zákona.

No protože na tom je postavena naše společnost.

A možná přijde doba, kdy rodina se bude formovat jinak.

Možná tato doba nastane, ale já jsem přesvědčený, že dnes nenastala, minimálně ve vnímání společnosti.

Obávám se, a teď mluvím za sebe a mluví za mě asi moje výchova, zkušenosti, pohled na svět, že tato změna je příliš velká. Takže já bych skutečně byl radši, ať tady řešíme obsah tohoto zákona, konkrétní práva, a chápu, že bude velká debata například o osvojení, teď nemyslím přiosvojení, ale osvojení, a budou tam různé názory a rád bych slyšel názory i odborníků, psychologů a tak dále. A toto je podle mě cesta, jak tato práva narovnat.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Na rozdíl od jiných zákonů, třeba vládních nějakých norem, které...